Ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Stále jsme v obecné rozpravě.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Já budu reagovat na to, co chtěla říct paní kolegyně Richterová, protože já to naprosto přesně vím, co říct chtěla.

Takhle to máte naplánováno? Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo ze strany paní navrhovatelky?

Jestliže tomu tak není, zahajuji rozpravu podrobnou. Do ní mám jako prvního přihlášeného pana poslance Volného.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Úžasné, ve Sněmovně prostě může volený zástupce lidu mluvit jenom dvakrát 10 minut, ale jsou tady poslanci, kteří mohou vystoupit kdykoliv s takzvaným přednostním právem. Třeba taková SPD má takové poslance minimálně dva. Jedním z nich je místopředseda Sněmovny Tomio Okamura a druhým je předseda poslaneckého klubu Radim Fiala.

Je to člověk, který bojuje v České televizi proti mafii i vaším jménem.